Ale ten problém tady je. A můžeme se bavit o tom, která metoda je lepší a horší, ale v tuto chvíli už jsme ve třetím čtení a myslím, že těm, které reálně tento problém potkává, je nejlepší, abychom to vyřešili co nejdříve. Jinak souhlasím s předřečníky s tím, že problém není možné odvozovat jenom od počtu lidí, ale pokud tady je a je nemravný, a tento je, tak je potřeba ho řešit. Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Táži se paní navrhovatelky, zda má zájem o závěrečná slova. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi závěrečné slovo k této novele. Děkuji vám samozřejmě všem napříč politickým spektrem za rozpravu, a to jak na půdě výboru, tak na půdě pléna.

Všichni víme, jaké reálné nástroje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má z hlediska vzdělávací soustavy. Kromě legislativních nástrojů jich již mnoho nezbývá. Domnívám se také, že tady nezaznělo to, co je podstatné a proč touto cestou reagujeme. Nejde jen o individuální práva učitelů a respekt k jejich povolání nebo k tomu, jak moc je vzdělávací soustava lákavá pro absolventy pedagogických fakult. Drtivá většina z nich se učiteli nestává. Jde o to, že Ministerstvo financí a Ministerstvo školství posílá veřejné prostředky na platy učitelů a tyto veřejné prostředky jsou rozpočtovány na 12 měsíců.

Byla bych ráda, aby z hlediska statistických dat, která jsem zveřejnila, k nim bylo přistoupeno s tím, že jsou reálná, protože jsme je porovnávali dvěma způsoby. Data úřadu práce a data z evidence platů Ministerstva financí. Lepší evidenci nemáme. U platů z Ministerstva financí jsme vyšli z toho, že jsme schopni zjistit, jak dlouho daný pracovní poměr trval. To, že jsem řekla korekci tisícovky učitelů, byla spíš moje pokora k jakémukoli kvalifikovanému zjišťování a trvám si na tom, že rozhodně tři tisíce učitelů je tímto způsobem postihováno, a mně to stačí. Co se týká pozměňovacích návrhů, dovolím si okomentovat to, co zaznělo v obecné rozpravě, a jenom stručně říct, že budu návazně v rámci hlasovací procedury podporovat jako ministryně školství pozměňovací návrh paní poslankyně Novákové v bodech A1 body 2 až 7, to znamená, to jsou ty umělecké obory a jejich využití v duchu, jak bylo diskutováno.

Tady se nám bohužel nepodařilo dojít k věcné shodě. Já se jako ministryně školství domnívám, že bychom neměli pro tento... Nevyslovuji k tomuto souhlas, protože mám za to, že bohužel došlo ke smíchání dvou profesí, to jest učitele a speciálního pedagoga.

Stejně tak bohužel budu nesouhlasit za Ministerstvo školství i s pozměňovacím návrhem pana poslance Zahradníka.

Ještě jednou děkuji za proběhlou rozpravu na půdě Poslanecké sněmovny. Děkuji všem poslancům a poslankyním a končím svoje stručné závěrečné slovo. A samozřejmě vás žádám o podporu vládního návrhu. Děkuji. Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.